Chcemeli toho dosáhnout, musíme si vychovat lidi, kteří nám budou děti vzdělávat. Víte sami, že studium na vysoké škole trvá minimálně pět let, a je dobré, aby studenti na středních školách již dnes viděli, že je tady dlouhodobý trend podporovat učitele ve vzdělávání.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Proto je ta předvídatelnost nesmírně důležitá.

To je důležité. A pak je další věc.

A debaty s pedagogickými fakultami, to je velmi dynamická záležitost, protože my, kteří ve školách jsme, jim říkáme, že připravují budoucí pedagogy špatně, a oni jsou přesvědčeni, že to dělají dobře. Děkuji za slovo. Děkuji za dodržení času. Pane kolego Kettnere, prostřednictvím paní předsedající, vy jste tady zmiňoval, že to nebylo prodebatované s odbornou veřejností. Jednak tedy ten zákon prošel dvouletou diskusí v té Sněmovně, ve které jste vy neseděl, vaši kolegové z vašeho klubu ano, někteří. To jednak.

Různé další platformy, protože to jsou otevřené kulaté stoly, se toho zúčastnily. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl velmi ohradit proti slovům jednoho z mých předřečníků o tom, že ten zákon nebyl dostatečně prodiskutován. Ten zákon měl kvalitní základ v tom zákonu z minulého volebního období, který neprošel, a právě proto se půl roku diskutoval, aby ministerstvo vypořádalo veškeré připomínky všech. A nebylo to jednoduché.

To, že zákon tohoto typu nikdy nebude vydiskutován tak, aby se líbil úplně všem, je holý fakt.

Ale my tady bojujeme především za děti, protože úroveň mluvy dětí se zhoršuje, na klinického logopeda se čeká mnohdy půl, tři čtvrtě roku a výsledek je katastrofální. Takže nehajte prosím byznys či jiné mediální zájmy některých skupin, ale hajme zájmy českých dětí. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Za prvé si vyhrazuji nějaké připomínky, že tady chci hájit něčí byznys. Jestli tady někdo hájí něčí byznys, tak to jsou někteří jiní kolegové z pětikoalice, protože hájí nějaké neziskovky, které mají takové úžasné myšlenky, jako že učitelům se zruší kabinety, aby dětem byli blíž.

A je úplně jedno, jestli to dítě se naučí písmenko na tabletu, nebo na papír bude psát husím brkem.